Já se domnívám, že tyto problémy, které zde dneska máme, jsou v důsledku nečinnosti ministra zdravotnictví, a proto navrhuji bod, který bych nazval Nedostatek léčivých přípravků v České republice. Paní předsedající, poprosím vás, abyste tento bod zařadila jako poslední bod dnešního dne nebo po již pevně zařazených bodech. O zařazení rozhodneme hlasováním. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych si dovolila zařadit bod s názvem Vládní PR v době prezidentské kampaně za peníze daňových poplatníků.

Takže občané České republiky, prosím, nemaroďte, bojte se, já se také bojím, že moje dítě omarodí, protože léky teprve dorazí.

Chtěla bych zařadit tento bod a dávám dvě možnosti: buď jako první bod dnes, nebo jako první bod zítra. Děkuji vám. Děkuji, paní poslankyně. Než dám panu poslanci slovo, přečtu omluvy.

Máte slovo, pane poslanče. Dámy a pánové, já bych si dovolil načíst nový bod programu naší schůze, který je velkým problémem pro mnoho lidí v naší republice. Jedná se o teritoriální nedostupnost stomatologů v České republice.

V České republice mají všichni občané, kteří poctivě platí zdravotní pojištění, právo na bezplatnou stomatologickou péči. Bohužel přibývá těch, kteří jsou nuceni za zubařem docházet na soukromou kliniku, nemají smlouvy se zdravotními pojišťovnami a veškerou péči si hradit ze svého musí.

Lékaři bohužel nemají zákonem danou povinnost uzavírat smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

Kraje nemají stamiliony na to, aby jimi suplovaly roli zdravotních pojišťoven, přičemž krajské úřady nemají jakoukoli možnost, ale ani povinnost řešit dostupnost lékařské péče. Je to zcela na zdravotních pojišťovnách.

Tento fakt vychází z výrazných změn moderní péče technika je sofistikovanější, postupy jsou složitější a časově náročnější. Přesná čísla můžu uvést. V Moravskoslezském kraji je celkem 606 poskytovatelů zdravotních služeb v oboru zubní lékařství, a to včetně nemocnic.